Děkuji.

Jen velmi stručná reakce. To je právě to, co my považujeme za problém. Vy říkáte: velmi intenzivně na tom pracujeme, za dva roky to snad bude. Za dva roky slibujete to zjednodušení, zatímco EET zavádíte teď, tu třetí a čtvrtou vlnu. To je přece úplně absurdní přístup. Nejdřív má být zjednodušení, a pak ty povinnosti. Prosím. Pět let má hnutí ANO ve svých rukou Ministerstvo financí.

Nebyla to tisková konference opozice, nebyl to slib opozice. Můžeme se zeptat, jsme rok po volbách:

Zásadně se liší ve velikosti písma, zásadně.

Vůbec nic. S přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo. Tak já musím reagovat, pane předsedo Stanjuro. A je to moje práce. Jenomže samozřejmě zákon o dani z příjmu a i ty výjimky máme zpracované, všechno je hotové.

Nemáme ho zas tak dlouho a řešili jsme rozpočet a celou řadu věcí.

Takže tyto věci připraveny jsou.

A je to jediné, co vlastně ta Finanční správa mohla zjednodušit při stávající složité legislativě. Děkuji a opět dvě faktické poznámky. Tak prosím. To jsem řekl, takže to je v pořádku. Já nejsem zaměstnanec a přitom to používám logicky.

A tak dále. a skutečně tam máte...

Pět let! Patnáct hlasů. My jsme pro, abychom vedli politická jednání. My těch hlasů máme mnohem víc než sociální demokraté, tak o tom jednejme.

A víme, jak je těžké jednu jedinou výjimku vymýtit a jak je velmi lehké novou výjimku schválit v Poslanecké sněmovně a v Senátu.

Vaše dvě minuty, prosím.

Řeknu vám to asi takto.

EET se zavedlo hlavně z důvodu, že drobní živnostníci volali po narovnání podnikatelského prostředí. Já vám řeknu, že celou tu dobu jsem se s nekalým podnikáním setkával a že jsem byl právě tím, kdo volal po narovnání tohoto podnikatelského prostředí.

Děkuji. A nyní tedy standardní pořadí. Nemám tady žádný zájem o faktickou poznámku, takže vyzývám tedy k vystoupení paní poslance Dominika Feriho.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Říká já vám něco řeknu, ať víme, o čem se tady bavíme. A mě to je hrozně sympatické, takže vám tady něco řeknu, ať víme, o čem se tady bavíme.

Bude to kratší.